Tak skutečně nevím, čí rozpočet to je, když se v průběhu procesu přípravy a schvalování na něm vystřídali tři nominanti za hnutí ANO, tak skutečně nevím, komu jinému víc patří než hnutí ANO. Ale já tomu rozumím. Kdybych takový státní rozpočet připravil já, tak bych se za něj styděl a taky bych se k němu příliš nehlásil. V tomto smyslu panu premiérovi rozumím.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 Budeme pokračovat.

Já bych k tomu chtěl jedno číslo přidat.

Takže chtěl bych jenom říci jednu věc.

Když se schvaloval ten rozpočet. A hlavní vládní stranou byla Česká strana sociálně demokratická.

Ale to jste asi neútočil na ODS.

Byl to náš velký politický soupeř. Já jsem se přihlásil pouze k proceduře. To bych nešel jenom zopakovat.

Protože logicky když některý projde, ostatní jsou nehlasovatelné.

Považuji to za logické, aby se pak někdo nemohl vymlouvat: Já bych hlasoval pro něco jiného, ale už prošel kompromisní návrh.

Seřadil jsem to ne podle politické příslušnosti předkladatelů, ale podle celkové výše, které do této kapitoly mají směřovat navíc. Nyní pan poslanec Jakub Michálek. Připraví se pan kolega Bartošek. Děkuji, pane předsedající. Já bych sem chtěl přijít s poněkud konstruktivnějším návrhem, na kterém bychom se mohli shodnout napříč politickým spektrem, protože jeho velká výhoda je v tom, že nikde nebere žádné peníze ani nevytváří žádný deficit. Takže není mezi těmi pozměňovacími návrhy, ale je na začátku také pod písmenem B, jako načtený v rozpravě ve druhém čtení. Je to návrh, který se týká doporučení vládě, není to tedy žádný přísný pokyn nebo něco podobného, je to pouhé doporučení, které souvisí s projednávaným návrhem státního rozpočtu, a to tak, aby se posílila průhlednost projednávání státního rozpočtu a jeho čerpání. Čili je to návrh, který posiluje transparenci veřejných financí a doporučuje vládě zavést tzv. rozklikávací rozpočet státu. V tom by byly průběžně zveřejňovány v otevřeném formátu jak plnění rozpočtu, tak rozpočet samotný, jeho změny apod. Zatím je to pouze v nějaké rudimentární úrovni, v monitoru státních financí, ale nedostaneme se tam až na ty konkrétní výdaje, takže to bohužel neplní roli transparence veřejných financí.

Ostatně řadě z vás to ani nemusím představovat, protože řada z vás má zkušenosti z krajů, kde třeba působíte jako hejtmani nebo jako krajští zastupitelé, z obcí, kde už jste rozklikávací rozpočet nasadili, takže ten logický následující krok je ten, že bychom měli podobný krok přijmout my na úrovni státu, na celostátní úrovni, tak aby ministerstva směřovala k tomu, že budou mít svůj rozklikávací rozpočet.

Myslím si, že to poměrně dost lidí sleduje, to, jestli politici dodržují svoje volební sliby, tu atmosféru, kterou vytvářeli před volbami, že budou konat dobro, posilovat průhlednost veřejných financí, tak teď je skutečně ta možnost, kdy máte šanci projevit to hlasováním. Děkuji za případnou podporu toho tzv. rozklikávacího rozpočtu. A poslední zatím přihlášený je pan poslanec Jan Bartošek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom k panu Michálkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Rozklikávací rozpočet, tak jak ho navrhujete, já jsem se díval, jaký je v Mariánských Lázních, kde máte už tři roky starostu.

Nyní kolega Michálek chce také fakticky reagovat. Podívejte se, já bych jenom reagoval na předchozí vystoupení, abych to uvedl na pravou míru.

A funguje to tam úplně v pohodě. Takže ten precedens tady je.

Ty změny, které jsou, opravdu nejsou nějak zásadní.